Ukazatel ostatní výdaje v položce výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu Evropské unie a finančních mechanismů obsahuje dostatečnou rezervu. Taktéž v položce odvody do rozpočtu Evropské unie a platby mezinárodním finančním institucím a fondům je dostatečný objem prostředků. SPD jednoznačně preferuje regionální školství územních samosprávných celků, jehož součástí jsou základní školy, před procesy Evropské unie. Navrhuji dle programového prohlášení vlády a uvedených usnesení Sněmovny a v souladu se zveřejněnými požadavky odborných asociací ředitelů škol a školských odborů hájících zájmy učitelek a učitelů navýšit kapitolu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o výdaje na regionální školství právě v dané položce ostatní neinvestiční výdaje regionálního školství územních samosprávných celků. Tímto navýšením může vláda potvrdit svůj přístup k řešení mimořádných opatření v období covidové pandemie. Navýšení také naváže na zvýšení mzdových prostředků, které vláda v ostatních kapitolách rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy potvrdila. Navýšení ostatních neinvestičních výdajů zamezí nedostatku prostředků na pomůcky, učebnice a vzdělávání učitelů v době koronavirových opatření.

Děkuji za pozornost. Další v pořadí je pan poslanec Jan Hrnčíř, připraví se paní poslankyně Vostrá. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jedná se o snížení odvodů do fondů Evropské unie, protože se domnívám, že je potřeba tyto peníze ponechat v české ekonomice České republice a navrhuji je nechat na snížení státního dluhu. Dále navrhuji snížení prostředků na takzvanou inkluzi ve vzdělávání a navrhuji tyto peníze ponechat regionálnímu školství, přesně speciálnímu školství, protože se domníváme, že lépe poskytne vzdělání hendikepovaným.

Prosím o podporu. Děkuji za pozornost. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

Děkuji.

Dobrý večer. Děkuji za slovo, pane předsedající. Jedná se o pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu, kapitole 307 Ministerstvo obrany.

Reálně pak odráží skutečnost, že armáda má přislíbeno x miliard korun, na které teprve hledá příslušné projekty, aby je mohla následně proinvestovat. To s sebou mimo jiné přináší obrovské ceny za jednotlivé zakázky.

Bezpečnostní situace ve světě se zhoršuje. Pokud se podíváme na výroční zprávu Vojenského zpravodajství, jak se chová Turecko, zprávu o zajišťování obrany 2019 a tak dále, plnění vojenskopolitických ambicí, tak mám oprávněné důvody k tomu, že situace není dobrá, a je potřeba posilovat vlastní obranné schopnosti, předělat a upravit strategické dokumenty a zároveň adekvátně snížit úkoly a ambice armády například v účastech na zahraničních operacích a zároveň podpořit domácí zbrojní průmysl. Je potřeba zahraniční operace vyhodnotit, jejich počet optimalizovat a některé ukončit. Příprava akvizičních projektů je dlouhodobě složitá a komplikovaná záležitost, která může trvat třeba i dva roky, jsem ale zároveň přesvědčen, že bez zásadních změn v provádění akvizičních procesů na Ministerstvu obrany se situace zřejmě nezlepší nikdy.

Projekty nejsou dostatečně dopředu připravené, mění se specifikace a následně jsou snahy o zkracování termínů na jejich realizaci s dovětkem, že pokud někdo zpochybňuje tyto akvizice, tak je proti modernizaci armády. SPD není proti modernizaci armády, ale je pro nás nepřijatelné, aby v situaci, v jaké se naše země nachází, chtěla vláda vydat v příštím roce více než 7 mld. korun do cizích ekonomik. Hlavně to jsou zbrojní zakázky bez výběrového řízení způsobem vláda vláda.

Poláci, Maďaři a Slováci, ale i další státy, se rozhodli repasovat některé vojenské věci a řekli si ano, i my to koupíme, chceme modernizovat armádu, ale koupíme si to za dva, za tři, za čtyři roky, za pět let, až největší ekonomická krize pomine. Já jsem čekal, že to vláda udělá také, ale zatím mám pocit, že to za něco vyměnila, nebo směnila někde ve světě. Armáda na tom z hlediska modernizace není dobře a hlavní příčinou je skutečnost, že byly v minulosti kráceny její rozpočty a neprováděly se potřebné akvizice v době ekonomické konjunktury. Za prvních deset měsíců roku 2020 stihl rezort proinvestovat jenom asi 7 mld. korun, a během cca tří týdnů tedy musí ministerští úředníci najít způsob, jak využít zbývajících nějakých 7 mld. korun určených na investice.